Já vám také děkuji, paní poslankyně. Ptám se, zda někdo další se hlásí? Prosím, pan zpravodaj. Máte slovo. Já jsem nechtěl zneužívat pozice zpravodaje a ještě bych chtěl pár poznámek k této předložené novele. Jak už jsem zmiňoval, navazuje na určité snahy jednak Ministerstva práce a sociálních věcí z minulého volebního období, které dělalo určité spíš operativní změny, nikoliv legislativní, a navazuje také na poslaneckou novelu z minulého volebního období, která byla podaná v roce 2020 kolegou Jiřím Běhounkem a mnou, na které jsme spolupracovali, a já to tady říkám na rovinu, s MPSV a na které jsme tenkrát strávili řadu měsíců. My jsme viděli v té době, jak kritická je situace na lékařské posudkové službě a že jenom pouze ta operativní řešení nemohou přinést dlouhodobý efekt. Tady souhlasím s kolegyní Šafránkovou, že ani tato novela, kterou dneska předkládáme, nám úplně situaci na lékařské posudkové službě z dlouhodobého hlediska nevyřeší.

Přesto bych rád tady podotkl, že právě ty změny, které jsou vedeny k té zlepšené komunikaci mezi klinickými lékaři a lékaři posudkové služby, nebudou možná úplně s nadšením přijímány právě u těch klinických lékařů. Je třeba si uvědomit, že jak lékaři v nemocnicích, tak lékaři praktičtí a lékaři odborní specialisté jsou dneska tak zatíženi administrativou, že každé další povinnosti jsou pro ně už nad rámec toho, co jsou schopni zvládat. Proto tady chci požádat pana ministra, a my samozřejmě vedeme tu diskusi i v odborných kruzích, abychom v těch dalších opatřeních k tomu, aby lépe fungovala posudková služba, pokračovali. Mám na mysli opatření, která by vedla k tomu, že bychom zrychlili ten systém už na samotném počátku.

A kdybychom dokázali jednak legislativně a jednak metodicky připravit postup strukturovaného dokumentu k jednotlivým žádostem, který by byl v elektronické podobě, tak by to výrazným způsobem lékařům v praxi usnadnilo život, zrychlilo by to ten systém. A pokud by náhodou došlo k nějakému nedorozumění nebo potřebě doplnění, opět by ta komunikace mezi klinickými lékaři a lékaři lékařské posudkové služby byla rychlejší. Takže já bych se velmi přimlouval za to, aby tato novela prošla. Jsem velmi rád, že tady je. Je potřeba v rámci toho, abychom tu kritickou situaci, která je dlouhodobá na lékařské posudkové službě, a stačí se podívat na věkový průměr lékařů posudkové služby, abychom dokázali do budoucna zlepšit natolik, aby se neprodlužovaly neúměrně lhůty pro vystavení těch jednotlivých posudků. V těch minulých obdobích to bylo tak, že se to nepřekračovalo o týden, 14 dní, ale někteří žadatelé o invalidní důchod nebo o nějakou pomůcku, případně o příspěvek na péči, čekali tři čtyři měsíce nad rámec zákonné lhůty. A to do budoucna nesmíme dopustit. Děkuji vám za pozornost. A věřím i v podporu tohoto návrhu zákona. Já vám děkuji. V tom případě končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Není tomu tak. A nyní tedy budeme pokračovat k hlasování o garančním výboru. Jak jsem řekl, předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, zda někdo jiný navrhujete jiný výbor jako garanční? Nikoho takového nevidím. Tedy dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda máte návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Žádný takový návrh nevidím. Vzhledem k tomu, že nepadl v obecné rozpravě návrh na prodloužení nebo zkrácení lhůty, tím jsme hlasovali o všem, co bylo potřeba hlasovat, a já končím projednávání tohoto bodu.